Ještě někdo v obecné rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Až po podrobné rozpravě, dobře.

Děkuji za slovo. Já se jenom přihlásím k návrhu na zamítnutí tohoto zákona v kontextu usnesení hospodářského výboru. Ještě někdo? Byl jsem upozorněn na to, že návrh na zamítnutí musí být přednesen ještě v podrobné rozpravě, takže to tímto dělám a navrhuji zamítnutí. Děkuji. Čili bylo navrženo. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Závěrečná slova, pane poslanče, chcete?

Já budu velice, myslím si, stručný. Rozumím důvodům, které má Hospodářská komora. Rozumím tomu, že cítí, že by mohla z tohoto pohledu být ohrožena, že by to mohlo ovlivnit její otázky, nákladovost zaměstnavatelů. Na druhou stranu je potřeba tady připomenout, že téměř přes 80 % zaměstnavatelů v České republice, kteří nepodléhají tomu režimu, který je stanoven zvláštními zákony ve vztahu k zákoníku práce, poskytuje svým zaměstnancům již pětitýdenní kalendářní dovolenou, takže v podstatě z hlediska diskusí o tom, jestli tato dovolená přinese něco zásadně nového, ovlivní nějak zásadově nákladové položky zaměstnavatelů, tak tato diskuse, si myslím, není úplně relevantní.

Děkuji. To bylo závěrečné slovo za navrhovatele. Závěrečné slovo za zpravodaje? Dobře. Protože zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se budeme vyrovnávat hlasováním až ve třetím čtení, a nezazněly žádné další návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.